Dodávám fakt, že právě ten extrémně složitý systém DPH, který v České republice máme, je motorem gigantického množství daňových podvodů.

Buď více regulovat, kontrolovat a registrovat, což bohužel také Ministerstvo financí plánuje zase v jiných oblastech, nebo naopak systém zjednodušit, zpřehlednit a hlavně zlevnit. Zlevnit pro stát a pro firmy a zároveň ho nastavit tak, že daňové podvody nebudou potřeba a nebudou ani možné.

A stačí přitom málo a už jsem o tom hovořil vícekrát. A pokud už chceme plošně danit, tak daní z prodeje, kterou platí konečný spotřebitel a která se mezi podnikateli neodečítá.

Jak jsem již říkal, opravdu stačí málo. Stačí jen opravdu chtít a nebýt líný. Ostatně našich dobře placených zástupců máme v Evropské unii dost. A podporu najdeme jistě všude, kde mají zdravý selský rozum. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Za prvé chci říct, že budeme hlasovat pro propuštění zákona do druhého čtení. Nicméně chci ve svém vystoupení poukázat na dva problémy, které bychom mohli ještě ve výborech diskutovat.

Říkám, chceme to debatovat, nebudeme navrhovat zamítnutí. I když nám to nařízení Evropské unie umožňuje, zda je to rozumné.

Tak si myslím, že v debatě by nebylo možná od věci to zveřejnit, aby i podnikatelé věděli, kdo jim to udělá zdarma.

Takže tyto dvě věci avizuji, že budeme chtít podrobně debatovat. Jenom bych v té debatě poprosil, aby nebyla vyhroceně opozičně vládní, ale abychom zkusili opravdu podle mého názoru ty věcné připomínky nebo věcné otazníky, které vznášíme, prodebatovat u obou dvou těch opatření. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Volný.

Děkuji. Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak, není, tak rozpravu končím. Zeptám se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj chtějí závěrečné slovo. Pan ministr, prosím.

Shodou okolností zítra má přijít pan německý ministr financí, rakouský ministr financí, polský, maďarský a slovenský. A tam přicházíme o největší peníze, tam proti tomu bojujeme, tam se pokusíme přesvědčit Brusel a další členské státy, aby šly na to, protože na pohonné hmoty my to nemůžeme sami bez Bruselu zrealizovat.

Já se zeptám, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Tento návrh byl přijat. Takže jsme tento návrh přikázali výboru rozpočtovému.

Kdo je proti?

Tento návrh byl také přijat. Končím bod 36.